O tomto návrhu budeme hlasovat po ukončení rozpravy. Nyní eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Votavu, poté pana poslance Plzáka. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. No, nejsem zahrádkář, nejsem ve střetu zájmů, nicméně zahradu mám samozřejmě, ale organizován nejsem. Pan kolega Adamec tady myslím nedomyslel to, nebo si to špatně přečetl, ale to se týká organizovaných zahrádkářů, jejich svazu.

Já bych se moc přimlouval za to, aby zahrádkáři měli konečně tento zákon. Vzpomínám si na pana poslance Grünera, který je mimochodem z mého kraje, z kraje Plzeňského, který tehdy prosazoval ten zákon. Nakonec kvůli tomu, že končilo volební období, aspoň myslím, že to tak bylo, tak ten zákon neprošel. A zahrádkáři ho opravdu chtějí.

Takže já samozřejmě budu podporovat tento zákon, nejenom aby se dostal do druhého čtení, ale aby nakonec byl schválen. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Já podpořím kolegu Adamce, který tady řekl: pokud si to koalice prosadí. Já pro tento zákon hlasovat nebudu, protože mi to přijde jako totální nesmysl.